Dále jsem chtěl požádat o hlasování jak těch návrhů koalice SPOLU, tak návrhů koalice Pirátů a Starostů po bodech, případně i po podbodech, protože jsou hlasovatelné samostatně. Poslední věc. My nepodpoříme těch 14 dnů prodloužení, což navrhli komunisté, přestože si myslíme, že má smysl nějaká opatření ještě držet alespoň do konce velikonočních svátků. Nicméně považujeme za zásadní chybu, že vládní kompenzace podnikatelům, kteří jsou v důsledku těch opatření uzavření, nejsou dostatečné, a velmi vás žádám o podporu těch usnesení, která směřují k navýšení těchto kompenzací.

Já to fakt pokládám za strašný omyl.